Tato směrnice byla už schválena v červnu letošního roku ve druhém čtení v Evropském parlamentu a jako taková už nepůjde do trialogu a nebude ji schvalovat Evropská rada.

Popisoval, co všechno se mu podařilo v této oblasti prosadit.

Tím pádem tady je možnost podpory z evropských fondů vyloučena a naší jedinou nadějí je tedy snažit se alespoň o nalezení určité míry tolerance při projednávání naší žádosti o notifikaci, protože bez ní samozřejmě nejenom že nedostaneme žádné peníze na naši energetickou kapacitu, ale vůbec prostě nám její budování nebude Evropskou komisí dovoleno. Čili žádné velké úspěchy, pane premiére, jste v tomto ohledu nezaznamenal a do těchto zásadních dokumentů se vám a vaší vládě nepodařilo prosadit vůbec nic.

Jádro by se podle nich mělo stát základem stability v klimaticky neutrální Evropě. Toto rozhodnutí musí být založeno na vědeckých důkazech a nesmí být ovlivněno politickými ani ideologickými názory.

Tady tedy máme, pane premiére, spojence pro prosazení našich snah. Třetím nástrojem je známá skutečnost, že zdroje nerostů potřebných pro výstavbu obnovitelných zdrojů se z velké části nacházejí v Číně.